Děkuji moc.

Tak dobře, paní ministryně, máte přednost, tak máte slovo. Jádro problému u tohoto návrhu nebo této novely spočívá v tom, že zaměstnavatelé nemají lhůtu, do kdy mohou postoupit žádost o ošetřovné okresní správě.

My jsme také na úrovni vlády o ní několikrát debatovali.

Nicméně, je to extrémně důležitá debata. Je to velmi složitá věc, je to velmi vysoký zásah do legislativy, a proto si myslím, děkuji za otevření debaty na půdě Parlamentu, ale myslím si, že by takováto změna neměla být přijímána prostřednictvím, a omlouvám se za upřímnost, prostřednictvím pozměňovacího návrhu k zákonu, který se týká něčeho jiného, a zároveň je to v legislativní nouzi.